Pane předsedo, děkuji. Já jenom na kolegu Zahradníka. Vy jste nám říkal, že se tady snažíme podsouvat něco šumavským starostům.

Poznámka k panu poslanci Jakubčíkovi.

A asi bych zmínil poslední věc, že opravdu ten zákon není lex Šumava, že komplexně řeší problematiku všech národních parků a tak je potřeba k tomu přistupovat.